Právě jsem vás všechny odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi nahlásili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů.

Poté bychom případně pokračovali body z bloku druhého čtení.

Ptám se, kdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Přednesu některé návrhy na změnu pořadu schůze, které se týkají toho dalšího týdne jednání Poslanecké sněmovny. Těm, kterým jsem to neřekl, se omlouvám. Nicméně věřím tomu, že najdeme většinovou shodu na tyto logické změny.

A předpokládáme, že nás bude v tu chvíli, na začátku toho příštího týdne, 200, a tyto dva body potřebují kvorum, nebo pro schválení 101, proto je navrhuji na tento termín.

Současně ještě navrhuji do tohoto bloku zařadit na požadavek předsedy volební komise nový bod, který se jmenuje Návrh na volbu člena NKÚ.

Důvodem je, že by to bylo v bloku ministra zdravotnictví, a na obsahu tohoto zákona je shoda i s částí opozice. Čili tolik můj návrh na změny pořadu schůze, které se týkají toho dalšího týdne jednání Poslanecké sněmovny. Já děkuji. Poté pan poslanec Janda. Dobré ráno, vážené dámy a pánové.

Jedná se o novelu zahrádkářského zákona. Dalším důvodem je doporučení pana premiéra ze včerejší interpelace, ať tento zákon co nejrychleji projednáme. Toto doporučení bylo dáno po mé interpelaci, když jsem se ho ptala, jak hodlá řešit potravinovou soběstačnost a velmi drahé potraviny včetně ovoce a zeleniny v obchodech. Jeho odpovědí mi bylo doporučení, ať brzy projednáme zahrádkářský zákon, aby občané nemuseli chodit do drahých obchodů a mohli si zeleninu vypěstovat tak, jak to bylo kdysi. Tato inspirativní odpověď řešení drahé zeleniny mě inspirovala k předřazení tohoto zákona. Inspirovat bude jistě i naše občany a inspirovat by mohla i vás k předřazení tohoto bodu na dnešní den. Vždyť je to přání pana premiéra. Děkuji za podporu tohoto zákona.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.